Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych velmi rád vystoupil na podporu tohoto připravovaného zákona, poněvadž kromě toho, že je na něm odpracováno hodně, tak souvisí to s celou problematikou podpory tohoto sportu a přípravy mládeže potom do budoucího života.

Myslím, že je to velmi důležité.

A já si myslím, že národní sportovní agentura nám k tomu pomůže.